Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 16 až 19 z bloku smluv ve druhém čtení a následně pevně zařazeným bodům z bloku zprávy, návrhy a další.

Nyní zde mám nějaké přihlášky ke změně pořadu.

Prosím, paní poslankyně. A prosím kolegy o klid! Začínáme jednat. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové.

Děkuji vám. Děkuji. Nyní prosím pana poslance Dolínka.

Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl návrh na pevné zařazení bodu 36, sněmovní tisk 912, zákon o drahách, aby se projednal zítra v 9 hodin ráno.

To znamená, je to předdohodnuté tak, aby to byl zákon, který nezkomplikuje nic, a je zde závazek jak za předkladatele, tak i za další, že nebudou prohlasovány pozměňovací návrhy, které by tento zákon mohly zkomplikovat vůči Senátu. Takže zítra v pátek jako první bod. Nyní paní ministryně a vidím pana poslance Volného. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěla hlavně moc poděkovat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože včera velmi promptně projednal změnu rozpočtu Státního fondu podpory investic kvůli výplatě lidem na obydlí postižená tornádem. Ten rozpočet jsme včera projednali.

Paní ministryně, tento bod ještě není ve schůzi, takže to budeme nejdříve zařazovat do schůze a poté případně hlasovat o pevném zařazení. Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Tím pádem navrhuji u bodů, zařazených na tuto schůzi, zkrátit diskusi na dvakrát 10 minut. Nejdříve to okomentuji a pak dám přednostní práva. Vidím ty přihlášky. Hlasovat o zkrácení rozpravy, respektive řečnické doby, by se mělo vždycky v daném bodě.

Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Volný.

Prosím. Děkuji. Navrhuji zařazení nového bodu odvolání Rady České televize. Navrhuji jej pevně zařadit dnes.

Já myslím, že jsem to zaznamenal.

Děkuji za slovo. Jedná se o senátní vratku, zákon o pedagogických pracovnících. Pokud s tím zákonem někdo nesouhlasí, tak to ukažte v hlasování, nedejte učitelům peníze, ale pojďme to odhlasovat. Děkuji. 11.

Kdo je proti? Hlasování číslo 94, je přihlášeno 112 poslanců a poslankyň, pro 40, proti 14. Bod nebyl zařazen.